A nyní je prostor pro případné návrhy na změnu již schváleného pořadu schůze a mám tu s přednostním právem k návrhu pořadu pana ministra Víta Rakušana. Hezký den, vážená paní předsedající, dámy a pánové, paní ministryně, páni ministři, kolegyně a kolegové. Já se omlouvám, já jsem teď řádně omluven, ale považuji za nutné alespoň na začátku schůze vystoupit k programu, a to skutečně k programu. Včera jsme nemohli projednat bod, který byl zařazen na žádost opozice. My jsme to jako vláda vyslyšeli, my jsme tady byli přítomni všichni gesční ministři, já jako koordinátor strategie pro zvládání uprchlické krize určený vládou, všichni gesční ministři měli připraveni své referáty, nechali jsme vám dodat materiály, které popisují progres v dalším postupu na práci na programových prioritách, strategických prioritách vlády ve zvládání této oblasti. Bohužel se stalo, že opozice bohužel k tomu přistoupila tím způsobem, že náš názor jako vlády ani slyšet nechtěla. Já jsem velmi slušně požádal o to, abych mohl jako ministr vystoupit na začátek uznávám, mohl jsem si to zařídit písemným právem, nicméně jsem čekal vstřícnost opozice, která mě nechá okomentovat na začátek strategii jako takovou. Stalo se něco jiného.

Nebyli jsme ochotni poslouchat nenávistné projevy pana předsedy Okamury, ale chceme se vrátit, a to za vládu zaručuji, k diskusi o strategii zvládání uprchlické krize, proto přicházím s návrhem. Pojďme dnes tento bod opět zařadit, pojďme bod s názvem Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize zařadit po projednání třetího čtení sněmovního tisku 137 stavební zákon, a v té chvíli jsme připraveni a opět budou na místě připraveni i ministři, jsou ochotni si posunout svůj pracovní program, přijít do Poslanecké sněmovny a prezentovat to, jakým způsobem tahle vláda zvládá ukrajinskou krizi, jakým způsobem jsme zajistili ubytování více jak 300 000 lidí v České republice, jakým způsobem čeští lidé dokázali projevit solidaritu, jakým způsobem jsme ukázali, že umíme pomáhat, protože to není žádný spor vláda versus opozice, jak se tady někteří snažili prezentovat. To je věc této společnosti a to, jak jsme zvládli ukrajinskou krizi, její skvělou vizitkou 70 % lidí podpořilo to, aby se Ukrajincům pomáhalo, 63 % lidí podle údajů STEMu v České republice Ukrajincům na území České republiky pomohlo. Úžasný obrázek české společnosti a tenhle obrázek a dobré výsledky práce vlády v oblasti zvládání ukrajinské krize žádné xenofobní výkřiky tady ve Sněmovně nemohou zničit.

Zařazuji nový bod, zařazuji nový bod Představení vládní strategie zvládání ukrajinské krize.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, také vystupuji k pořadu schůze.